Tento problém bychom rádi řešili na základě mnoha stížností občanů i majitelů nemovitostí ve městě, ale bohužel nemáme pravomoci podle zákona. Proto předkládáme návrh zákona, kterým nenavrhujeme celoplošnou, celostátní regulaci problematiky krátkodobých ubytovacích služeb prostřednictvím platforem typu Airbnb, ale navrhujeme jen a pouze stručnou novelu živnostenského zákona, který v jiných případech dává pravomoc obcím regulovat na svém území podnikání podle živnostenského zákona.

Takže my navrhujeme pouze doplnění zmocnění pro obce, aby mohly regulovat i ten typ podnikání, tedy poskytování krátkodobých ubytovacích služeb. Krátkodobé ubytovací služby jsou definovány jednak na základě živnostenského zákona a jednak podle nařízení vlády, takže jde o poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních, bytech, bytových domech, rodinných domech, a my pouze navrhujeme, jen a pouze, jak jsem zdůraznila, abychom měli my jako Praha ale víme, že se ten problém týká i jiných velkých měst anebo atraktivních měst typu Český Krumlov pravomoc to řešit místní úpravou.

To má mnoho negativních důsledků, pokud to města neřeší. Mezi nejvážnější negativní důsledky patří to, že je za prvé snížena dostupnost bydlení pro občany.

Druhý aspekt, který je velmi negativní a na který si stěžují asociace podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, například Asociace hotelů a restaurací nebo Asociace cestovního ruchu, tak upozorňují na nerovné podmínky či nekalou soutěž ve vztahu k hotelovému průmyslu.

Když se podíváte do světových metropolí, úplně všude mají právní úpravu buď celostátní, anebo především dávají pravomoce obcím, aby to mohly řešit. Jenom Česká republika je tady nějakým řekla bych liberálním ostrůvkem, který se domnívá, že to vůbec nemusí řešit.

Ještě další negativní důsledek, který to má, jsou bezpečnostní rizika.

Vlastně jsem vás přišla poprosit o pomoc, parlament, aby pomohl tomu, že Praha to může řešit. Věřte mi, že obyvatele moc nezajímá, v čí je to pravomoci. Jinak k této problematice: návrh byl zpracováván za účasti vládní legislativy, konkrétně i odborníka Legislativní rady vlády na správní právo, dále v součinnosti s legislativou Ministerstva pro místní rozvoj.

Návrh byl odhlasován jednomyslně Zastupitelstvem hlavního města Prahy napříč politickým spektrem, tedy zástupci všech politických stran, které tady ve Sněmovně jsou buď v koalici, nebo v opozici, takže má naprostou podporu a obyvatelé čekají na to, že Praha to tedy konečně začne řešit. Jsem z toho důvodu zmocněna zastupitelstvem, abych ten návrh znovu předložila.

Takže, prosím, jestli byste ten návrh v prvním čtení podpořili, abychom opravdu mohli začít ten problém řešit.